Ale hlavně, jak se tady mnohokrát hovoří o tom, že je ohroženo čerpání fondů, Národního plánu obnovy, odpoví mi někdo a dá mi tady garanci, že novelou tohoto zákona nepřijdeme o čerpání evropských fondů, nepřijdeme o prostředky z Národního plánu obnovy? A znovu říkám, já jsem na Ministerstvu vnitra v roce 2015 byla. Vím, jak to bylo těžké, jak to bylo sledované a vím také, když minulá vládní koalice přišla se změnou, tak to opět bylo sledované Evropskou komisí, nebylo jednoduché jen malou část změnit a podmínkou bylo odpolitizování.

Díky tomu jsme mohli čerpat evropské fondy v obrovském objemu finančních prostředků.

Ale mně strašně moc vadí, že z odborných náměstků se stanou ředitelé sekcí. To znamená, že ty pozice se zdvojí a prakticky dva lidi budou dělat to, co dneska dělá jeden člověk, a to mi vadí.

Ale zase, v čele krajského úřadu stojí ředitel, jemu jsou všichni podřízeni.

Proč by měli být...

Je tady řada starostů, hejtmanů, lidí, kteří jsou ve vedení těch měst, tak se k tomu určitě vyjádří, jak je velmi těžké, pokud přijde hejtman nebo starosta a řekne: Já bych chtěl udělat výběrové řízení na vedoucího odboru řeknu stavebního úřadu.

V čele znovu říkám, samozřejmě v rámci zákona o obcích je nastaveno, že v čele obecního úřadu stojí starosta. Ten důvod je jednoduchý. Na některých menších obcích není ani rada. To je ten důvod. Takže moje otázka je: Dojde k omezení čerpání evropských fondů, Národního fondu obnovy? Budeme to řešit i na úrovni měst, obcí a krajů? Proč to neprošlo tím procesem?

Nebo respektive, proč máme Legislativní radu vlády? Musím říct, že když jsem přišla na Legislativní radu vlády obhajovat nějaký zákon, není jednoduché odcházet s kladným stanoviskem z Legislativní rady vlády.

Myslím si, že by měl být opravdu podroben široké diskusi. Vůbec si nedokážu představit, že někdo by k tomuhle i z řad odborníků, nebo tak jak tady bylo hovořeno Rekonstrukce státu nebo některých těchto organizací mohl dát kladné stanovisko. Já si to vůbec nedokážu představit.

Prakticky kdo tam je politicky. Jsou to ti lidé, kteří nejsou pod zákonem o státní službě. Ale všichni lidé, kteří jsou pod zákonem o státní službě, jsou podřízeni té hlavní osobě, která stojí v čele toho rezortu, a to je státní tajemník.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jsem nesouhlasně tady kroutil hlavou.

Státní tajemník pouze má pod sebou personálie, čili on je zodpovědný za nezávislé řešení personálních záležitostí.